12.

Před otevřením rozpravy s přednostním právem pan předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já bych požádal o přerušení tohoto bodu až do projednání druhého čtení bodu 14, a to z toho důvodu, že tento tisk, dvanáctka, je relativně jednoduché hlasování, jsou tam nějaké legislativní změny.

Paní ministryně, je to předdiskutováno, obešel jsem všechny kluby, které jsem mohl. Žádám tedy o procesní hlasování o přerušení bodu 12 až do projednání druhého čtení bodu 14. Jenom, pane předsedo, se ujistím. Do projednání druhého čtení, nebo celého bodu 14? Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále a budeme hlasovat o přerušení, tak jak ho navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 149, přihlášeno 94 poslanců, pro 85, proti jeden. Návrh jsme přijali a bod jsme přerušili.